Paní zpravodajko, je tomu tak?

Pro jistotu vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Jedná se o navýšení v kapitole Všeobecná pokladní správa, a sice podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Jedná se...

Zpochybňujete hlasování, dobře.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

A předsedové klubů nechť tedy ujasní počty přítomných.

Předpokládám, že ten počet 106 je teď konečný. Další návrh, prosím paní zpravodajku.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Další návrh je pod pořadovým číslem 93, poslankyně Vostrá.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.